Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 7. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Zatím žádnou takovouto informaci nemám.

Prosím. Děkuji, pane předsedo.

Nezpochybňuji hlasování, pouze pro stenozáznam upřesňuji své hlasování. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, tak jak jsem avizovala již minulý pátek při druhém čtení novely zákona o ovzduší, sněmovního tisku č. 77, dovolím si vás požádat o zařazení nového bodu tisku č. 77 ve třetím čtení, a to dnes po pevně zařazených bodech.

Vážený pane předsedo, děkuji za slovo.

Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně a páni poslanci.

Jedná se o ono dodržení lhůty 24 hodin od včerejších nominací na tohoto předsedu. Ano, jedná se o nový bod, který chcete pevně zařadit dnes na 17. hodinu.

Nejprve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Konečné, která navrhuje, aby tisk č. 77 byl zařazen na dnešek po pevně zařazených bodech dopoledne.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 99, přihlášeno je 156, pro 150, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.